Než tak učiníme, tak vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Toliko omluvy. Nejprve bychom hlasovali o návrzích z grémia, a pokud není námitek, tak lze hlasovat o návrzích z grémia najednou, je tomu tak? Nikdo nemá námitku.

Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 84, proti 89. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 5, přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 86, proti 90. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 83, proti 91. Návrh byl zamítnut.

Je to tak v pořádku?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?